To tady SPD navrhlo, ale vy jste nám ten zákon zamítli. To vnímám taky jako problém téhleté vaší vlády.

Tady by to mohlo přinést podle odhadů až 75 miliard korun. Takže platí nadále to, co říká SPD, že my odmítáme zvyšování daní českým firmám a českým občanům. To je důležitá pointa. Odmítáme zvyšování daní českým občanům a českým firmám. V každém případě, těch kroků, jak získat peníze, aniž bychom zatížili naše občany a naše firmy, je mnoho, tak jako je mnoho cest k tomu, prosperitu efektivně podpořit. V prvé řadě je třeba dělat, co dělá celý Západ, a to začít nakupovat levné suroviny přímo od producentů, a to bez ideologických brýlí.

V arabských zemích nemají ženy, menšiny a cizinci žádná práva.

Není asi válečný zločin, kterého by se tento váš spojenec v NATO nedopustil.

Tak jako Západ bojuje na Ukrajině do posledního Ukrajince, tak vláda Petra Fialy se zcela evidentně rozhodla bojovat do posledního českého občana, tedy zničit ho do poslední koruny v našich kapsách. Váš rozpočet je fakticky neekonomický, ale ideologický. Děláte to, co považujete za politicky a ideologicky správné ve vztahu k vašim zahraničním šéfům bez ohledu na ekonomickou logiku. Ze Strakovy akademie odejdete s ostudou a v činech proti lidem jste viditelně překonali i nejhoršího ministra financí v dějinách pana Kalouska a i extrémně neschopné vlády Petra Nečase a Bohuslava Sobotky. Jsme v těžké situaci. Kvůli vaší vládě jsou miliony našich občanů a firem v těžké situaci, v kritické situaci.

Navrhuji tedy tímto vrácení předloženého návrhu navrhovateli, tedy Fialově vládě, k dopracování. Děkuji za pozornost. Děkuji, návrh jsem zaevidovala. První faktická je paní ministryně Jany Černochové. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuju, paní místopředsedkyně.

To za prvé.

Já tady opět říkám: žádné gripeny zadarmo nám nikdo nenabízel a já vás žádám, prostřednictvím paní místopředsedkyně, abyste tuhletu lež tady ani vy, ani pan kolega Vích už nikdy neopakovali!

Takže, pane Okamuro, prostřednictvím paní místopředsedkyně, přestaňte lhát.

Vláda si neurčuje specifikace.

Dále je přihlášen s faktickou pan poslanec Milan Brázdil a další v pořadí pan poslanec Radovan Vích. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Čili už někde chybí? Děkuji za vysvětlení.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já budu reagovat na vystoupení paní ministryně Černochové.

Pak bych chtěl taky říct, že švédský velvyslanec se distancoval od vyjádření jejich ministra.